Já jsem neviděl žádnou takovouhle analýzu, pouze se řeklo vaše je nevěrohodná.

Proč tady máme tripartitu, proč tady máme Hospodářskou komoru, která je zřízena ze zákona?

Možná jsme měli být ještě důslednější v tom, že jsme to měli rychleji provazovat s tím, co jsme vždycky chtěli, a to je já tomu říkám na jeden klik daňové přiznání. To by bylo výborné, kdyby ty firmy, které to mají, to rovnou využívaly skutečně pro zjednodušené přiznání, které odesílají Finanční správě.

A současně se asi shodneme na tom, že tohle je nástroj výborný, který by to všechno zjednodušoval firmám. Já bych i bral jednu věc, se kterou bych měl možná trochu problém, ale chápal bych to, kdyby vláda řekla: já už to nebudu zavádět do dalších segmentů a skončíme u těch prvních dvou, což jsou obchodníci a což jsou restaurace. U nich prosím pěkně není pochyb, že to tam patří.

Ale možná bych vzal to, kdyby se řeklo: nedávejme to už těm řemeslníkům, nedávejme to už všem těm, kteří udělají jednu účtenku za den a tak dále.

Ano, to bych bral, toto.

Pokud jsou vaší prioritou, tak prosím poslouchejte, co říkají. Děkuji. A nyní je přihlášen s přednostním právem pan předseda Jakob. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mně to nedá, já jsem poslouchal pečlivě oba dva předřečníky a musím na to, co tady zaznělo, reagovat.

A ono to bylo poměrně přesvědčivé.

Nic z toho není prokazatelné.

A proto a právě proto ho tak bráníte.

No my jsme připraveni, nám to nevadí.

Ale faktem je, že ministerstvo... a z dat jasně vyplývá, že ten přínos, faktický přínos EET, zavedení EET, do státního rozpočtu je minimální, nebo dokonce neprokazatelný.

A ten trend je dlouhodobý, trvalý.